To nemá žádný smysl.

Tohle je divadlo, zejména u těch ústních, tím, že jsou připravené odpovědi. A já netvrdím, že to bylo jinak, abych byl spravedlivý.